Děkuji. Další v pořadí je opět paní poslankyně Věra Kovářová s interpelací na paní ministryni Marii Benešovou. Prosím. Vážená paní ministryně, koncem ledna skončil ve funkci ústavního soudce Jan Musil. Stalo se tak na vlastní žádost. Poté byl na tento post navržen profesor Gerloch, nicméně Senát jeho nominaci koncem března odmítl. Od té doby uplynuly více než dva měsíce a doposud nebyl představen jiný nominant. Od uvolnění postu ústavního soudce zítra uplyne celých pět měsíců a to mi přijde již dlouhá doba. Tím spíš, že Ústavní soud je podle mých informací zavalen, stěžovatelé musí čekat na vyřízení svých věcí velmi dlouho.

Děkuji za odpověď.

Dobrý podvečer, dámy a pánové, vážený pane předsedající.

Otázku přidělování neskončených věcí po zániku funkce upravují pravidla o rozdělení agendy a takový postup se předjímá přímo v zákoně o Ústavním soudu. Pokud činíte dotaz, že neprošel kandidát, no bohužel je to otázka na Senát. Byl to kvalitní kandidát, já sama bych pana profesora Gerlocha podporovala. Nicméně tady prostě Senát byl jiného názoru. Samozřejmě že pan prezident hledá nového kandidáta a domnívám se, že v nejbližší době ten kandidát bude oznámen. Jestli to takto stačí. Takže vážené kolegyně, vážení kolegové, tím jsme vyčerpali dnes všechny interpelace, které byly předloženy. Končím dnešní jednací den s tím, že se tady sejdeme zítra v devět hodin ráno a budeme pokračovat v programu projednáváním bodu z bloku třetích čtení.